Prosím, aby místa u stolku zpravodajů zaujali za navrhovatele opětovně paní ministryně životního prostředí, která tím nahradí pana ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše, a také poprosím zpravodaje pro prvé čtení, pana poslance Adamce, aby zaujal místo u stolku zpravodajů. Budeme pokračovat v přerušené obecné rozpravě, do které se přihlásili poslanci v tomto pořadí pan poslanec Vrána...

Další v pořadí se hlásil do obecné rozpravy pan poslanec Sládeček. Pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, milé dámy i pánové, v důvodové zprávě jsem se mimo jiné dočetl, že návrh zákona přispěje ke splnění závazků EU přijatých ke snížení emisí skleníkových plynů a látek znečišťujících ovzduší z dopravy, takzvaný Green Deal, jelikož opatření podporující využívání zadávání zakázek k podpoře čistých vozidel představují jeden ze způsobů, jak dosáhnout dekarbonizace dopravy. To je jistě důležité, ale dopad na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty bude do značné míry závislý na druhu pořizovaného vozidla a na volbě alternativního pohonu. Z tohoto důvodu nelze vyčíslit náklady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty přesným způsobem, nýbrž lze pouze vytvořit určité kvalifikované odhady. Toto se přitom týká jak nákladů spojených s pořízením vozidla, tak i nákladů provozních. Ministerstvo dopravy vytvořilo následující odhad dopadů nové právní úpravy na objednatele veřejných služeb v přepravě cestujících s tím, že tento dopad bude do značné míry záviset na vývoji na trhu autobusů na jednotlivá alternativní paliva, který lze předem jednoznačně predikovat.

Takto bych mohl pokračovat ještě velmi dlouho.

Můžeme si to dnes dovolit? Předpokládám, že dopravci tím pádem budou muset nuceně zvýšit cenu jízdného pro naše občany, a to v době raketově rostoucích cen energií, potravin a dalších surovin, ještě více zatíží rozpočty českých domácností. Jelikož současná vláda velmi otálí s jakoukoli podporou českých občanů, bude nejlepší, když tento vládní návrh zamítneme a necháme našim občanům více peněz v jejich peněženkách.

Důvodem byla provedená kalkulace odhadovaných nákladů na provoz, kterou si město nechalo zpracovat.

Každopádně shoda o výrazně vyšších nákladech na provoz vodíkových autobusů panuje v odborných kruzích napříč Evropou obecně. Návrh zákona sice přispěje ke splnění závazků Evropské unie přijatých ke snížení emisí skleníkových plynů a látek znečišťujících ovzduší z dopravy, jelikož opatření podporující využívání zadávání zakázek k podpoře čistých vozidel představují jeden ze způsobů, jak dosáhnout dekarbonizace dopravy. To je jistě důležité, ale v době, kdy již v Evropě opadá původní nadšení ze zavedení nízkoemisních vozidel, jsem přesvědčen, že v této nelehké době bychom měli mít jiné priority a měli bychom řešit mnohem závažnější problémy, které dnes bezesporu trápí naše občany, proto podávám návrh na zamítnutí. Děkuji, zaznamenal jsem návrh na zamítnutí. A nyní budeme pokračovat v obecné rozpravě. Další v pořadí je paní poslankyně Dostálová.

První faktická poznámka. Děkuji, pane předsedající. Já bych tady velmi rád zareagoval na svého předřečníka, protože to, co tady vyjmenoval, bylo velmi důležité. Bohužel, o osudu Evropy a evropských občanů rozhodují lidé, kteří nejsou odborníky na technické detaily a zároveň absolutně vůbec neřeší takové to klasické otřepané kam s nimi, až doslouží.

Já si tedy myslím, že by měli skutečně ti, kteří určují normy v Evropské unii, by měli velice rychle se probrat a oslovit odborníky, co je technicky možné a co není možné, než budou dávat takovéto normy a budou direktivně přikazovat fyzikální záležitosti, protože to jsou fyzikální záležitosti.